Musím říct, že já mám se svými zaměstnanci velmi korektní vztahy a velmi dobré. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, musím reagovat na slova předřečníka, prostřednictvím pana předsedajícího, pana Juříčka, a já s ním souhlasím.

A hlavně, během pracovní doby si můžeš vyřídit hromady věcí.

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Neměl jsem strávit víc času s rodinou? Jenom chci říct, že nikdy není čas na to, prodloužit volno pro zaměstnance.

Máte slovo, pane poslanče. Vážené kolegyně, kolegové, ano, čas je krásná jednotka a určitě všichni bychom ho rádi měli co nejvíc. Ale na to, abych si opravdu mohl užít toho volného času, abych si mohl plnit sny, abych mohl nějakým způsobem rozvíjet svoji rodinu, svoje potřeby, svá přání, přání mých známých, příbuzných, na to potřebuji ne mít peníze, ale mít nějakou ekonomickou jistotu.

To může být i prostřednictvím, že v hromadě firem je i umožněno, by si ti zaměstnanci plnili svoje sny. Někdo je muzikant tak jako já tak mu firma třeba pomůže s tím, kde může zkoušet, kde může vystupovat, kde se může prezentovat. Pomůže mu s tím, jak by měl postupovat, a takhle bychom mohli jít po řadě jiných odvětví. Řada firem pořádá různé akce, které spějí k tomu, aby právě náš život byl co nejvíce plnohodnotný. A věřte tomu, že rozhodně víc než pátý pracovní týden volna dá právě jistota toho, že tu práci budu mít, že mám kam pravidelně docházet řada lidí, která jde do důchodu, má najednou volna mraky a ženou se zpátky do pracovního procesu.

Děkuji. Pan poslanec Pavel Juříček a s faktickou poznámkou bude potom ještě reagovat pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo. Kolega Brázdil, prostřednictvím předsedajícího, samozřejmě má pravdu, ale jenom částečně. Každý máme svoje ambice a svoje vize a sny.

Vy potřebujete ty firmy a potřebujete ty podnikatele. Na to, prosím vás, nikdy nezapomínejte.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Ne, je to tak.

I když já jsem si nikdy nedovolil, abych vystupoval nějak proti svým zaměstnancům, protože jsem si jich opravdu vážil, samozřejmě zaměstnanců dobrých, pracovitých, kteří mají na mysli nejen blaho svoje, ale i blaho té firmy. To je důležité.